Jen připomínám, že dary od firem, které mají část vlastnické struktury v zahraničí, včetně takzvaných daňových rájů, přijímají i jiné strany.

Také bych si dovolila připomenout, že Advokátní komora konstatovala, že v jeho případě rozhodně nedošlo k žádnému porušení jeho činnosti, co se týče advokáta.

A nyní bych se ráda vyjádřila k případu pana Petra Hlubučka.

Musím samozřejmě přiznat, že je to pro mě osobně velké zklamání a považuji to také za zradu, protože to není systémové selhání, ale je to v podstatě zrada člověka, kterému jsme dali důvěru.

To je věc, o které je třeba hovořit, a zcela vyvracet výroky, které tady pronáší pan poslanec Andrej Babiš, který sám má, promiňte, že to takto řeknu, máslo na hlavě. A ještě k poslednímu vystoupení pana předsedy Okamury, prostřednictvím předsedající, ohledně pana ministra vnitra. Pan ministr vnitra a ani pan ministr Gazdík zde nemohou být, protože jsou řádně omluveni a mají pracovní jednání. Pan ministr vnitra konstatoval a také se takto vyjádřil, že není žádný důvod k tomu, aby odstoupil.

Děkuji. Děkuji, paní místopředsedkyně. Chci se zeptat, jestli se ještě někdo hlásí ke změnám našeho programu. Pan předseda Cogan.

A nyní tady máme záležitost s jedním z našich členů, ano, je to závažná záležitost.

Jak jsme jednali my? Jak jsme jednali jako STAN?

On tak učinil.

Ani náš ministr vnitra nemůže vědět nic víc.

Už nyní nemá žádná práva a povinnosti ve vztahu ke STANu.

Děkuji pěkně.